Ani jedna z těch dvou oblastí nicméně není takovou, abychom nezvedli hlas a nepustili do druhého čtení celý tento balík. Je to položení základů kvalitnějšího výkonu znalecké činnosti v České republice.

A samozřejmě je tam i ten zákon potom souvisejících předpisů, protože aby to fungovalo v praxi, tak se musí udělat novely příslušných zejména procesních předpisů. O tom budeme mluvit, doufám, dneska dále. Čili doporučuji jako zpravodajka jednoznačně pro něj zvednout ruku, pustit ho do druhého čtení, ale být si vědom toho, že ještě některé debaty v rámci druhého čtení se odehrají.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, na úvod mohu konstatovat, že z priority vlády, kterou měla podle svého již dřívějšího a pak už několikrát aktualizovaného programového prohlášení předložit novou právní úpravu zákona o znalcích, tak první termín byl prosinec 2014.

Je pravda, že stávající úprava je přesně 50 let stará a že je nutné v této oblasti učinit nějaké změny. Já jsem proto loni v lednu předložil vlastní novelu zákona, která je zařazena jako další, navazující bod dnešního jednání. Ta novela obsahuje zavedení vstupní zkoušky pro znalce, možnost přezkoušet znalosti znalce v průběhu znalecké činnosti, případně pozastavit jeho činnost v případě porušení zákona. A také povinnost celoživotního vzdělávání. Na začátku budu pozitivní, protože Ministerstvo spravedlnosti převzalo některé prvky a ty věci, které jsou v mojí novele, i do tohoto vlastního návrhu. Nicméně samozřejmě bych velmi stál o to, aby jak nový zákon, tak moje novela potom byly propuštěny do druhého čtení, protože dnes těžko dokážeme odhadnout, jestli se nám v tom čase, který zbývá do voleb, podaří skutečně schválit zcela nový zákon. Teď bych se omezil na spíše některé dotazy na pana ministra, protože skutečně se tady zavádí nová kategorie znaleckých kanceláří, která je ovšem postavena na nižší úroveň, než jsou znalecké ústavy, ale zároveň jsou na ty znalecké kanceláře kladeny vyšší nároky než na znalecké ústavy. Takže já tam vidím určitou asymetrii a nerovnost a myslím si, že se tomu budeme věnovat i na ústavněprávním výboru. Protože to nerovnoprávné postavení znaleckých kanceláří může vést k vytlačení a útlumu znaleckých kanceláří zejména v ekonomických oborech se všemi možnými negativními důsledky, jako je pokles kvality, prodlužování lhůt, zpracování posudků apod. Dále mám výhradu v tom, že znalecké ústavy nebudou schopny odborně a zejména kapacitně pokrýt širokou škálu možných potřeb soudů, insolvenčních správců a hospodářské sféry.

To je skutečně také otázka, abychom řešili i ty doprovodné věci, nejenom to, co je v samotném návrhu zákona. A také se chci zeptat na to, zda skutečně tedy budou moci znalecké ústavy na rozdíl od znaleckých kanceláří plnit úkoly, které mají, řekněme, mezinárodní rozměr, při oceňování např. v praxi velké bankovní skupiny. Riziko tohoto návrhu vidím také v té personální rovině, to znamená, může dojít k zahlcení soudů, které budou mít v souvislosti se znaleckou činností mnoho nových povinností. Před poradními sbory při krajských soudech se bude skládat zvláštní odborná část zkoušky. Soud vykonává dohled nad znalci, nad znaleckými kancelářemi, ústavy, vykonává potom dohled Ministerstvo spravedlnosti, a nejméně jednou za pět let přezkoumá tři vybrané posudky každého znalce. To kromě možného zahlcení personálního soudu spojeného s otázkou, zda vůbec mohou posudky věcně bez znalostí podkladů dostatečně přezkoumávat. Protože pokud nebude kdo mít tyto posudky přezkoumávat, pak tato pravomoc nemá nějaký zásadní efekt. A jak už jsem zmínil, úprava neřeší palčivý problém, a to je nedostatek soudních znalců v určitých oborech. Je dobře, že ten návrh otevírá možnost navýšit odměny znalce, protože současná odměna znalce podle již poměrně staré vyhlášky se pohybuje mezi 150 a 300 korunami za hodinu, což skutečně má pak negativní efekt na to, kdo a v jaké kvalitě znalecké posudky zpracovává a provádí. Samozřejmě jde o nový zákon, je potřeba ho podrobně probrat na ústavněprávním výboru. A jak už jsem zmínil, byl bych velmi rád, kdyby se do dalšího čtení posunula i moje novela, abychom se přece jenom ještě pokusili ty změny tam udělat, byť já to vidím z hlediska šancí, že to stihneme projednat, tak 50 na 50. Ale to se skutečně uvidí až při jednání ve výboru. Děkuji za pozornost. Připraví se pan poslanec Marek Benda.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, času do konce jednacího dne nezbývá mnoho, tak se budu snažit být co nejvíce stručný, i když jsem byl původně připraven o této věci diskutovat v řádech desítek minut. Pan kolega předřečník už zmínil problematiku znaleckých kanceláří a také zmínil už určitou výhradu, která nám, členům ústavněprávního výboru, přišla včera právě od znalců, kteří by asi byli ve znaleckých kancelářích v oboru ekonomika. Dostali jsme to podle rozpisu všichni členové ústavněprávního výboru včetně předsedů klubů jednotlivých politických stran. Takže o znaleckých kancelářích já více hovořit nebudu. Určitě to bude téma, o kterém hovořit budeme v ústavněprávním výboru. Pokud se podívám do části druhé návrhu zákona, což je výkon znaleckých činností, tak v § 5, 6 a 7, což jsou podmínky pro výkon znaleckých činností buď znalce, znalecké kanceláře, nebo znaleckého ústavu, je jednou z podmínek bezúhonnost.

Pokud to máme takto napsáno, tak je to i obyčejná dopravní nehoda. A my všichni jsme řidiči a víme, že toto se nám může kdykoliv stát.